Tomu rozumím, že je pod tím tlakem.

To znamená, změní se zákon tak, aby se jim nevyplatilo nic.

Lex ČEZ, tak jak ho navrhla vláda, by znamenal ohrožení důvěry občanů, zahraničních investorů a tak dále. A co to bude znamenat zde?

Fakt mám obavy, jestli budou tedy schopní, úspěšní občané mít vůbec důvěru v nás, ve stát a budou chtít vůbec vstupovat do politiky.

Nebo se domníváme, že to něco špatného?

A ještě nejzajímavější je to, že to tvoří, toto, a chce ukonat vláda, která se tváří jako liberální, jako pravicová.

Prostě jste úspěšný, máš peška. Nikoliv. Podobně jako byly všechny různé kontroly, ty snahy o cenzuru a tak dále, nebo to zvyšování daní a tak dále, to jsou návrhy ze socialistického tábora.

Politici dnes mají mimo jiné díky zákonu o střetu zájmů poměrně velké množství omezení svých aktivit. Tak už teď je podle zákona politik veřejným funkcionářem.

Nevztahuje se to už jen na veřejné funkcionáře, ale i na osoby blízké, jak určitě víte, případně na právnické osoby, které jsou ovládané tím veřejným funkcionářem.

Všichni to určitě víte, ale je dobré si to čas od času připomenout.

Nesmí mít jiný pracovní poměr a tak dále. To beru, je to prostě v zákoně a tak dále.

Můžeme samozřejmě stavět další a další omezení. Ale co bude tím důsledkem? Že v té politice zůstanou jenom kariérní politici?

No tak uplynulo pár let a ono to jaksi pořád nevycházelo. Teď si všichni uvědomujeme, co se všechno dělalo. Tam chodila jedna kontrola za druhou.

Vaším výsledkem je to, že vygumujete ANO, případně Babiše, z politiky. Preference nám rostou.

Ano, možná vám vyhovuje, že příjmy, na které jsou napojeni vy a vaši kolegové, že vám v dané chvíli pomáhají, to přece vidíme.

Dovedu představit, co nastane, když tam nebudete.